Návrh nebyl přijat.

Tento návrh přijat nebyl.

Návrh přijat nebyl.

Omlouvám se. Zmatečné hlasování. Byla tady žádost na odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím o novou registraci. A budeme hlasovat znovu, to znamená o vyřazení bodu 12.

Návrh přijat nebyl.

Pan poslanec Blažek.

Pane poslanče, prosím. Děkuji za slovo. O námitce rozhodneme hlasováním.

Námitka byla přijata.

Tento návrh přijat nebyl.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Poslední návrh paní poslankyně je nový bod, který by zněl Pozice České republiky ke společné obranné politice EU. Prosím.

Skutečně, kolegyně a kolegové, všichni, co jste seděli na ústavněprávním výboru a byli jste ve shodě, tak víte, že by o tom neměla Poslanecká sněmovna diskutovat déle, pokud předkladatelé nebudou mít dlouhé projevy, než pět minut.

To by znamenalo... Ne úplně. To by znamenalo, pokud trváte na svém původním návrhu, tak by to znamenalo, že to bude po informaci předsedy vlády ke zvýšení platů.

Kolega Sklenák. Prosím.

A zadruhé mám pocit, že nemůžeme hlasovat tak, jak si to paní kolegyně Černochová představuje, protože my jsme jasně první body středečního odpoledne stanovili a můžeme hlasovat podle mě pouze o dalším pevně zařazeném bodu.

Jenom říkám, že ráno zazněla jiná informace.

Záleží na řídícím schůze, kterou z těch dvou variant vybere. Ale můžeme z toho normálně vyjít buď první, nebo druhou variantou.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. A teď prosím paní poslankyni Černochovou, aby nám řekla, jak to usnesení má znít přesně, to znamená, kam si přeje ten bod zařadit.